Já bych chtěl požádat o samostatné nebo oddělené hlasování u návrhu číslo 11 Za zásluhy, to je už tady zmiňovaný Michal Sadílek. Jenom ten důvod.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Děkuji. Já nevidím nikoho dalšího. Já jsem byl původně za panem poslancem Kalouskem, akorát pak mě začaly předbíhat faktické poznámky a pak jsem se ztratil.

On se tomu věnuje už dlouhodobě, déle, než já mám aktivní politický život, a dokonce i volební právo. A všechno to řeší na své vlastní náklady. Děkuji. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného v obecné rozpravě. Prosím. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové. Já se omlouvám, ale k panu poslanci Ferancovi prostřednictvím pana předsedajícího. Pan fotbalista Sadílek není navržen proto, že dal půl milionu nějaké nemocnici, ale právě proto, že se zajímal o situaci svých spoluobčanů v čase koronaviru a že byl dobrým příkladem pro ty ostatní. Tak. Vidím tady paní poslankyni Němcovou. Děkuji za slovo.

Za zásluhy některé z těch kategorií, tak myslím, že by to bylo odpovídající adekvátně. Ale tohle je opravdu zcela mimořádné vyznamenání. Dělí se do tří skupin. První z nich náleží pouze prezidentovi republiky. Zvažte prosím, zda nebo jestli by to bylo modifikováno, nevím, ale zda je tohleto adekvátní.

Já jsem ten návrh přednesl, tak já se k tomu musím vyjádřit, co tady zaznělo.

Děkuji za pozornost. Tak děkuji. V tuto chvíli nevidím, rozhlížím se vlevo, vpravo, nevidím nikoho. Končím obecnou rozpravu k tomuto bodu. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Pokud tomu tak není, tak otevírám podrobnou rozpravu. Otevírám podrobnou rozpravu a poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s jednotlivými návrhy. Já přečtu omluvy.

Tak děkuji za slovo. Já se pokusím nějak shrnout tu diskuzi, která tady proběhla, do svého návrhu procedury, tak abychom všichni byli na jednom místě. Pak bych navrhl, že bychom jedním hlasováním hlasovali o návrzích na stažení a technických změnách, které jsem tady načetl já nebo které zmínil pan poslanec Růžička.

Tak já navrhuji Tři krále předem společně. Pak tedy ten blok nesporných návrhů. Pak ty sporné návrhy, které byly vyjmuty z toho původního bloku.

A poté ty dodatečné návrhy, které bych vzal tedy v tom pořadí, jak jsem si je zapsal.

Tak všechno? Takže toto je návrh procedury. A je tady protinávrh k proceduře. Dávám protinávrh, aby se hlasovalo po jménech. Budeme hlasovat o tomto protinávrhu.

Pokud projde tento protinávrh.

Budeme hlasovat o původním návrhu na proceduru.

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji.

Návrh byl přijat. Já vás odhlásím na návrh. Přihlaste se prosím. A další návrh, pane zpravodaji. Děkuji.

Je to všechno návrh na udělení